109.

Já připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 241/5, který byl doručen dne 31. ledna 2019, a unesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 241/6.

Děkuji za slovo. Minule jsme při projednávání tohoto zákona na podporu sportu probrali část pozměňovacích návrhů, a protože jich je velmi mnoho, tak řeknu jenom, o čem jsme už rozhodli velmi stručně.

Následně potom už nám nezbývá, než hlasovat o návrhu zákona jako celek. Když se tedy podíváte na pozměňovací návrhy, tak jak jsou v proceduře uvedeny, první hlasování zahajujeme bodem F9, dále potom ještě budeme rozhodovat o rejstříku, v jaké podobě bude ten rejstřík schválen, tam jsou celkem také varianty. Jsem připraven vám před každým bodem říci, o čem přesně hlasujeme. Děkuji. Takže začneme pozměňovacím návrhem F9. Já poprosím o stanovisko garančního výboru. Stanovisko garančního výboru k pozměňovacímu návrhu F9, který mluví o výdajích sportovních organizací, o tom, že výdaje sportovních organizací nejsou projektem, ale jsou dotací, stanovisko doporučující. Stanovisko navrhovatele?

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele?

Tak, počet se ustálil.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Následující 3 hlasování jsou o místech, do kterých se má změnit sídlo agentury. Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Já poprosím všechny, které to rozrušilo, aby se ztišili. Pokračujeme v hlasování. Děkuji.

Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.